My jsme velice progresivní, pane předsedo. Jednáme rychle a efektivně.

Potom přistoupíme k dalšímu kroku.

Legislativně technické změny, které souvisí s M7. Potom v dalším kroku budeme hlasovat o A7. Následně o A10. Poté A11.

Dále následuje hlasování o bodu B3.

V dalším kroku A43. Pokud bude přijato A43, pak bude nehlasovatelný návrh J5. Další krok J4. Další návrh je A52 ten je samostatně hlasovatelný. Pokud bude D4 přijato, pak bude nehlasovatelné A55.

Pak bude nehlasovatelné A64, A70 a R91. Pokud bude přijato, pak bude nehlasovatelné A64 a R91. Pokud nebude přijato A70, pak budeme hlasovat o A64 a pak bude nehlasovatelné R91, což je duplicita.

Další bod je R74 samostatně hlasovatelný.

Duplicita.

Pokud bude přijato J3, bude nehlasovatelné M5.

O tom nehlasujeme. Ale budeme pokračovat pozměňovacím návrhem E10 samostatně.

Pokud to bude přijato, pak bude nehlasovatelné K2 z důvodu duplicity.